Novela zákona o myslivosti je v plánu legislativních prací na letošní rok, takže s ní rozhodně počítáme. Mimo jiné se plánuje zavedení elektronického informačního systému, který by měl přispět k zjednodušení administrativy a komunikace spojené s výkonem práva myslivosti, a to jak na straně uživatelů a držitelů honiteb, tak orgánů státní správy myslivosti. Cílem novelizace je především přispět k efektivní kontrole a dozoru při plnění plánu a chovu spárkaté zvěře a přispět tak k optimalizaci jejích početních stavů, a tím i snížení škod způsobených zvěří na obnovovaných lesních porostech. V přípravě je také novela lesního zákona, která bude reagovat na aktuální výzvy v lesním hospodářství, zejména potřebu adaptovat naše lesy při probíhajících klimatických změnách. Dále se chci dotknout i fungování podřízených organizací a také národního podniku Budějovický Budvar. Ten v loňském roce zaznamenal významnou ztrátu odbytu na ruském trhu v důsledku válečných sankcí, ale tuto produkci byl schopen umístit na jiných trzích. Protiruské sankce tedy neměly významný negativní vliv na jeho hospodaření, což už se ale nedá říci o vlivu růstu cen energií a dalších vstupů na hospodaření národního podniku. I přes tato negativa však národní podnik je stabilní a jeho zisk bude příjmem státního rozpočtu.

Fond a jeho podpory jsou primárně zaměřeny na malé a střední podniky, kterým se snaží svými programy zajistit podporu jejich podnikatelské činnosti. O smysluplnosti takové podpory hovoří vysoký multiplikační efekt. V průměru je to zhruba 6,5násobek a u programu Zemědělec dokonce 13násobek.

A nyní se chci krátce věnovat produkci jednotlivých zemědělských komodit. Přestože agrární trh s komoditami musel čelit obtížným podmínkám spojeným s válkou na Ukrajině, podařilo se zajistit potřebné zásobení trhu agrárními a potravinářskými produkty.

Nejvýznamnější živočišnou komoditou v České republice je mléko a chov dojnic. Dlouhodobě se jen mléko podílí více než polovinou na tržbách živočišné produkce. V České republice držíme objem produkce při současně vynikající kvalitě.

Rovněž se nám zvyšují celkové stavy skotu. Podle soupisu hospodářských zvířat byly stavy meziročně vyšší o téměř 15 000 kusů. Výroba hovězího masa bez vývozu živého skotu se zvýšila téměř o 6 %. Evropská komise v březnu loňského roku rozhodla o uvolnění mimořádné podpory sektorům zemědělské výroby nejvíce zasažených dopady války na Ukrajině. Výběr odvětví, která mají mimořádnou podporu dostat, byl v kompetenci jednotlivých členských států. V České republice ji dostaly tyto sektory, které dlouhodobě považujeme za klíčové a důležité, a to jsou producenti mléka, chovatelé prasnic, kuřat chovaných na maso, pěstitelé jablek a konzumních brambor. Česká republika dostala na mimořádnou podporu 270 milionů korun z Evropské unie a naše vláda využila možnost spolufinancování této pomoci v maximální možné míře 200 %. To umožnilo celkem vyplacení mimořádně 810 milionů korun pro domácí producenty. Úspěšně se zvýšil i vývoz řady komodit.

Z živočišných komodit jsme dokázali zvýšit zejména vývoz mléka, skotu a drůbeže, díky nimž se zvýšil meziroční příjem o další 3,3 miliardy korun na celkových téměř 13 miliard korun, z toho finanční přínos z vývozu mléka byl meziročně vyšší o 37 %. Významnými riziky pro naše chovy jsou dlouhodobě různé choroby.

V tomto využijeme všech zkušeností, které jsme získali před několika lety s bojem při výskytu prasečího moru na Zlínsku, a věříme, že se nám podaří zamezit infikaci chovu. Bohužel však přes veškerá opatření se nám nepodařilo zamezit zavlečení ptačí chřipky a její rozšíření na území našeho státu. I přes maximální snahu majitele farmy a zaměstnanců a za významné podpory Státní veterinární správy se nepodařilo zabránit rozšíření nákazy do všech hal postiženého provozu. Pro Českou republiku to znamená dočasnou ztrátu významného podílu produkce vajec na úrovni zhruba 16 %.